Aby byla zaznamenána vaše účast, tak vás nejdříve všechny odhlásím a prosím, abyste se opětovně přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Nyní budeme pokračovat... a s náhradní kartou číslo 28 bude hlasovat pan ministr Stanjura. Nyní budeme pokračovat. Nacházíme se v přerušené rozpravě, do které byli přihlášeni, po přerušeném panu poslanci Babišovi, ještě pan ministr Válek, pan poslanec Okamura a je tam ještě několik faktických. Nicméně nyní tedy budeme pokračovat v přerušeném vystoupení pan poslanec Babiš má tedy slovo. Prosím, pokračujte.

A jak vyjednával pan Nečas?

Vaše rétorika vaší vlády jako vy děláte z Maďarska nepřátelský stát? Vy to děláte? Máte to v programu.

Proč?

Potom to na poslední chvíli ve čtvrtek v noci podepisoval na letišti pan ministr. To jsou jenom marketinkové nesmysly.

Pan premiér vlastně říká, že to není... Španělé vám nabídli, ano, tady se to píše, článek, Španělé platí za elektřiny o dvě třetiny méně než Němci. A pan premiér mluvil o tom, že to je nějaký ostrov energetický. A pan premiér v minulosti mluvil o tom, že 17. dubna, pane premiére, jste říkal: Zastropování ceny je nesmysl, řekl Fiala. Plošně lidem pomáhat nechceme. A tak dále. Takže to zastropování je jednoduché.

A co má zaplatit?

Měl jste zrušit ty emisní povolenky.

Tak co tedy?

Takže o čem je tady řeč? Proč to tedy neuděláte? Mohli jste to dávno udělat. Takže já bych byl strašně rád, ale já tomu nerozumím, proč tato vláda nechala rozbít V4, proč tady útočíte na Maďarsko. A proč, když tedy už dávno Slováci to zastropovali, to neuděláte stejně. Pan premiér potom ve svém projevu mluvil o tom, že kde jsou ty peníze. Ano, my jsme se museli zadlužit, ale stále to bylo méně, menší dluh, než vy jste končili. Vy jste říkal, že kde jsou ty peníze? Já otočím vaši otázku: Pane předsedo Babiši, kde jsou ty peníze? Tady je 619 miliard.

Přijetí daňového balíčku 79,9. A tak dále. My jsme zachránili zaměstnanost.